Děkuji za slovo.

Ten první důvod je, že rozpočet je procyklický, to znamená, že v době ekonomického boomu my ještě veřejnými výdaji dále nastartováváme, nebo snažíme se pomáhat ekonomice, přestože soukromý sektor funguje. Expanzivní fiskální politika by měla smysl v době ekonomické recese, nicméně nemá žádný smysl v době ekonomického růstu. Ten hlavní problém je, že v době, až ta ekonomická recese skutečně přijde, nebude dostatek peněžních prostředků, protože je utrácíme v době růstu. Paní ministryně určitě přizná, že roste složená daňová kvóta, což znamená, že stát vybere více peněz od daňových poplatníků, které oni by podle mého názoru mohli utratit lépe, protože to umí lépe než stát.

Co se týče těch výdajů, tak nejenom že roste státní přerozdělování, ale i struktura té výdajové strany se podle mého názoru nevyvíjí dobře. Když se podíváme na kapitálové výdaje, tak uznávám, že oproti těm předchozím rozpočtům na příští rok počítá vláda s nárůstem investičních prostředků, a to je určitě chvályhodná věc, abych také nějaký parametr rozpočtu pochválil. Nicméně je potřeba se ptát a přemýšlet, do jaké míry bude schopna vláda ty kapitálové výdaje proinvestovat, a to s ohledem na to, že se nijak dramaticky nemění regulační prostředí, které do značné míry tu investiční činnost blokuje. A tady, abych byl spravedlivý, znovu dodávám, že to není jenom problém současné vlády, že na tom regulativním prostředí, zejména co se týče územního plánování, stavebního řízení, se podepisovaly i politické reprezentace předešlé. Ačkoli je potřeba říct, že hnutí ANO má jak Ministerstvo dopravy, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, které jsou dva nejdůležitější rezorty, které by měly být lídry v té liberalizaci, tak aby se dalo jak ve veřejném sektoru, tak v soukromém sektoru stavět, tak je má už x let ve svých rukou a ten pozitivní posun tam není.

Takže struktura výdajů, výdajová strana, se nám mění v tom smyslu, že stále větší objem peněz relativně zaujímají výdaje běžné, výdaje sociálního charakteru a stále menší podíl máme na kapitálové výdaje, tedy výdaje, které mají zajistit posun naší země někam dopředu.

Za normálních okolností by bylo normální mít vyrovnaný rozpočet. Proto taky ODS a jednotliví poslanci přišli s pozměňovacím návrhem v objemu 40 miliard korun, které navrhujeme přesunout do rezervní položky nebo do položky obsluha státního dluhu. Chceme tím ukázat, že státní rozpočet mohl být připravený už rovnou vyrovnaný a že jsou výdaje, u kterých je možné šetřit a mít vyrovnaný rozpočet, stejně jako budou mít vyrovnaný rozpočet na Slovensku, stejně jako mají vyrovnaný rozpočet šest let naši sousedi v Německu. I my bychom mohli mít vyrovnaný rozpočet, kdyby se alespoň trochu odpovědně hospodařilo.

A já se ptám vlády, jak je možné, že v době ekonomického růstu, při nízké nezaměstnanosti, když jí ekonomický růst generuje 150 miliard korun navíc, jak je schopna realizovat i v takovém okamžiku deficit státního rozpočtu ve výši 40 miliard korun. A není argument to, že ten státní rozpočet může dopadnout ve finále lépe, než je naplánován. Jestli to říkají ministři této vlády dopředu ještě při jeho projednávání, tak to podle mého názoru svědčí o tom, že nepřistupují s plnou vážností k nejdůležitějšímu zákonu roku, kterým státní rozpočet je. Státní rozpočet je materiál, který vydává ekonomické signály investorům, lidem, kteří budou ochotni financovat státní dluh, tedy nakupovat státní dluhopisy, budou se podle něj orientovat ekonomické subjekty, a když vláda dopředu říká, že připravuje nerealistický rozpočet, že vlastně ten deficit je dopředu nafouklý, aby mohl na konci roku dopadnout lépe, tak nejenom že to je neúcta k Poslanecké sněmovně, která tento státní rozpočet schvaluje, ale je to především mylný signál, který česká vláda posílá směrem do ekonomiky. Čili ty hlavní důvody jsou jasné. V době ekonomického růstu máme mít vyrovnaný rozpočet, ten není. Ony nepůjdou na investice, které by nějakým způsobem rozvíjely Českou republiku, ale dominantně se spotřebují na provozních nebo sociálních výdajích.

To zkrátka není normální situace v době ekonomického růstu. Představte si, že se ekonomika dostane do recese, budou daleko větší nároky na sociální výdaje a díky ekonomické recesi budou i nižší příjmy státního rozpočtu, z čeho to česká vláda, ať už bude jakákoli, bude platit. Čili neakceptovatelný deficit.

Kapitálové výdaje. Přestože výdajová strana rozpočtu bobtná, tak kapitálové výdaje relativně rostou, a jak jsem říkal, na příští rok 8 %, v roce 2015 ještě byly na úrovni 13,5 %.

V okamžiku, kdy by ten ekonomický růst nebyl tak vysoký, tak podíl mandatorních výdajů rok od roku roste a samozřejmě to celé vládě a paní ministryni zužuje prostor pro aktivní fiskální politiku.